Děkuji.

Prosím, dvě minuty.

A pokud si vzpomínám, tak i tyhle věci tady prošly Poslaneckou sněmovnou drtivou většinou, protože jsme všichni cítili, že to má užitek a smysl. Tam není primárně ochrana zaměstnavatele, ale jeho prostřednictvím těch zaměstnanců.

Tady si myslím, že jsme otevřeni. Je tady pozměňovací návrh tři měsíce, já si myslím, že to bude málo.

Otázka je jak. Děkuji.

Děkuji. Takže nejdříve faktické poznámky. Poté přednostní práva, tam mám opět paní poslankyni Pekarovou a pana předsedu Stanjuru.

Ale to tak není, ona má svým způsobem pravdu. Protože jestli si přečtete to odůvodnění, které tam předkládá, tak s tou první větou nelze než nesouhlasit.

Ale prosím pěkně, neřešme to tady přílepkem k tomuto zákonu, který se týká něčeho úplně jiného.

A říkají to velmi jasně a veřejně už dlouho. Děkuji. Nyní pan poslanec Kasal. Není přítomen.

Pan předseda Stanjura s přednostním právem to myslím také stahoval.

Prosím. Děkuji za slovo. Já spíš chci vznést několik otázek, které právě kladou zřizovatelé a potom také rodiče, a ukázat na tom, že my jako opozice, když nejsme vázáni těmi dohodami, bychom spíš uvítali věcné zodpovězení toho, jak se to tedy má řešit z pohledu vlády.

Ale tahle otázka je úplně klíčová. Možná vám to některým bude připadat jako maličkost, ale je spousta dětí, které mají alergie.

Je možné, že to v praxi tak nebude, vidím kolegy kroutit hlavou, ale zatím to tak je.